A poslední informace.

Děkuji za pozornost. A vzhledem k tomu, že Sněmovna může rozhodnout, že od obecné rozpravy, podotýkám obecné, ve druhém čtení návrhu zákona může upustit, tak nyní musíme rozhodnout, zda povedeme rovněž obecnou rozpravu.

Hlasování 22, přihlášeno 128, pro bylo 125, proti 1. Výsledek: přijato. A já tímto tedy otevírám obecnou rozpravu, kde máme několik přednostních přihlášek. Jako první se přihlásil písemně pan předseda Okamura, následně je zde přihlášená paní místopředsedkyně Kovářová a poté paní místopředsedkyně Vildumetzová. Tak já prosím pana předsedu Okamuru, jestli by se ujal slova. A prosím ostatní, jestli by si případnou diskusi mohli realizovat před hlavním sálem. Děkuji. A pane předsedo, máte slovo. Vážené dámy a pánové, je zcela evidentní, že vláda Petra Fialy kvůli absenci funkční strategie ani po třech měsících nezvládá migraci z Ukrajiny.

Vláda tady teď velmi opožděně a až na základě tlaku opozice chce projednat a schválit v takzvaném stavu legislativní nouze novelu zákona o pobytu uprchlíků z Ukrajiny na našem území takzvaný lex Ukrajina.

Tato novela přichází ze strany vlády jednak velmi pozdě a zároveň ani neřeší...

Opět bez konzultace s místní radnicí Praha 5 a místními občany.

Hnutí SPD jasně říká, že máme poskytnout přiměřenou dočasnou ochranu a přístřeší pouze skutečným válečným uprchlíkům, a to pouze na nezbytně nutnou dobu. Na druhé straně nevidíme žádný důvod k vynakládání veřejných prostředků na péči o migranty, kteří válečnými uprchlíky nejsou, a to na úkor občanů České republiky. Číst předkládaný vládní návrh s důvodovou zprávou byla svým způsobem radost.

I nadále platí výtka, že vláda opět postupuje nesystémově.

Přijímání speciálního zákona lex Ukrajina je tedy z tohoto pohledu zcela evidentně politické divadlo. Sám zákon totiž nemluví o občanech Ukrajiny a nijak, opravdu nijak je speciálně neřeší, ale řeší všeobecně a plošně všechny cizince, což je principiálně správné, ale v tomto případě je opět principiálně správné upravovat přímo zákon o dočasné ochraně. Všichni, jak jste tu, jste se ve svých předvolebních kampaních zaklínali mimo jiné i zjednodušením legislativy, která je dnes neskutečně komplikovaná, mnohdy nesmyslná a nevyznají se v ní ani právníci.

Když to shrnu. Lidé, kteří pendlují za obchodem po Evropě, nemohou mít ani na sekundu žádnou speciální ochranu a podporu. A vzhledem k tomu, že konflikt na Ukrajině se dnes odehrává na velmi omezeném území a drtivá většina ukrajinského území je bezpečná, není už žádný důvod, proč poskytovat další speciální výhody migrantům z Ukrajiny, např. ze Západní Ukrajiny, kde není ani válka, ani nikdy nebyla válka. Jak víme, na Ukrajinu se již vrací i maminky s dětmi a říkají, že důvodem je to, že je v oblastech, odkud pochází, bezpečno. Fungují školy i obchody.

Takže ti Ukrajinci, kteří tady jsou například ze západní Ukrajiny, třeba ze Zakarpatí, kterou jsem i já osobně navštívil, a těch je tady velké množství, ti, co tu hodlají zůstat, tak činí jen z ekonomických důvodů.